Já jenom chci, a doufám, že na závěr, říci jenom na adresu pana kolegy Stanjury, že byla pod pás jeho argumentace, že se něco nepodařilo prosadit do rozpočtu kultury a teď to jakoby Sněmovna musí napravovat. Protože my když jsme samozřejmě sestavovali rozpočet a jednali jsme o něm ve vládě, tak jsme nemohli předvídat příchod druhé, třetí vlny, nemohli jsme předvídat, co se stane za dva, za tři měsíce. A samozřejmě, že jsme se ve vládě dohodli, že až to přijde, tak to budeme řešit.

A je to podle mě argumentace, která sem nepatří. A není to něco, co by se opomnělo. Děkuji, pane místopředsedo. Kolegyně, kolegové, já jenom doplním. Dneska poprvé, jestli projde daňový balíček, tak statutární město Brno nebude mít ani na provozní výdaje. To je prostě katastrofa. Na investice v dalších zhruba pěti letech si bude muset půjčit 3 miliardy. Ale je potřeba si říci, že když si stát, vláda, potažmo Poslanecká sněmovna udělají nějaké rozhodnutí, které připravuje obce České republiky o tyto finanční prostředky, tak musí částečně nést i určitý díl odpovědnosti. Jestli potom následně požádají ta města, v tomto případě Brno, Ostrava, o to, aby stát převzal odpovědnost a stal se zřizovatelem národních divadel, tak je to prostě krok, který dle mého názoru je logický.

A ona na to nemají.

Tak, pane předsedo Kalousku, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Dneska jsme někde na trojnásobku. A v těch regionech je to vidět.

To za prvé.

Bolelo to.